To je přece nepřijatelné!

Tohle máte řešit místo zákona o České televizi. To lidi nezajímá.

Má se zavést nový trestný čin: úmyslné šíření dezinformací.

A vláda si za tím účelem chce platit neziskové organizace. Takže stát si také hodlá vytvořit zákonný nástroj pro vypínání severů, které budou označeny jako dezinformační.

Nechte si zajít chuť na to, abyste umlčeli ty, s kterými nesouhlasíte vy, kteří se neustále pasujete za jediné demokraty v této zemi!

Tato nově složená Rada České televize bude následně volit nového generálního ředitele České televize.

Protože zcela ovládá Senát. Ale uvědomujete si, že tímto krokem bude bita jenom Česká televize? A proč? Mají snad pocit poslanci pětikoalice, že je Česká televize tendenční? Máte ten pocit? Tak proč to děláte?

Kdo vám k tomu dal mandát? Kdo vám dal mandát prodražit naše automobily prostě v tak krátké době?

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tímto jsem nastínila základní důvody, 13 největších hříchů, proč hnutí ANO bude hlasovat pro vyslovení nedůvěry vládě Petra Fialy. Vládě, která neřeší skutečné problémy, která je asociální, která je neakceschopná a která za jediný rok dokázala proměnit Českou republiku z prosperujícího ekonomického tygra v chudnoucí stát, který se propadá v jednom ekonomickém ukazateli za druhým.

Takovou zemí ale Česká republika být nemusí a nesmí. Občané si dobře pamatují, že vláda expremiéra Andreje Babiše dokázala přesný opak.

A co je hlavní, i pozitivní očekávání do budoucna. Přinesla jim naději.